Tak děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji. Vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře, já bych rád využit této interpelace k tomu, abych na vás apeloval a využil jste ty pravomoce, které vám jsou dány usnesením vlády a které máte i vůči ČEZu, s kterým český stát skrze vaše ministerstvo podepsal smlouvu o realizaci, to je řada smluv o realizaci nového jaderného zdroje. Závěry bezpečnostní komunity, a teď mluvím obecně, když se podíváte na to, co zaznívá ve veřejném prostoru, jsou zcela jasné.

A všechny ty argumenty o ekonomické výhodnosti atd. prostě neobstojí vůči tomu, co zde Rusko provádí. Takže já se vás ptám, jestli to učiníte a jestli vydáte ten pokyn, že Rusko nemá být přizváno do toho tendru. A poprosím pana ministra o odpověď. Dobrý den ještě jednou. Děkuji za dotaz.

Paralelně připravujeme i zákon, který teď je prostě v legislativním kolečku a je ve Sněmovně. Co se týká parametrů, které budou rozhodovat ohledně toho, kdo bude dodávat vlastní projekt, tak ty budou v každém případě bezpečnostní, a to tedy jak bezpečnostní ve smyslu technologie, tak ve smyslu geopolitickém.

Stát má možnost kdykoliv do toho procesu vstoupit. To znamená do procesu výběru dodavatele. Bude zahájen, předpokládáme, konec tohoto roku. Zatím předpokládáme, že by tak mělo nastat zlom listopad, prosinec.

Vyřazovat někoho dopředu v tuto chvíli technicky není možné, pokud nevíme, kdo se přihlásí do toho tendru.

Jestli tak učiní, nebo ne, to je věc druhá.

Stát může kdykoliv do toho vstoupit a ve finále ČEZ, který nakonec připraví určitě nějaké pořadí těch potenciálních dodavatelů, tak stát bude moci, a dokonce bude muset, přihlédnout ke všem bezpečnostním aspektům.

Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď. Nemluvíme o vyřazování, protože zakázka probíhá podle zákona o zadávání veřejných zakázek § 29 a), což je bezpečnostní výjimka, která ve svém principu slouží k tomu, aby si stát na základě bezpečnostních parametrů oslovil ty uchazeče, se kterými chce hovořit. To znamená žádné soudy v případě toho, že někoho nepřizveme, protože jsme jej vyhodnotili jako rizikového dodavatele, tak žádné soudy takové nehrozí. Podívejme se na veřejné zakázky, které podle této výjimky probíhají na obraně.

Takže tuto argumentaci bohužel musím odmítnout. Ano, děkuji.

Aby to bylo transparentní, aby to bylo maximálně objektivní, tak právě proto se zadalo to, aby naše složky připravily bezpečnostní požadavky. A znovu opakuji, ČEZ se jimi musí řídit. Já myslím, že to je úplně jasná, zřetelná odpověď.

Je to férová jasná cesta, která je absolutně transparentní.